Je možné propagovat pouze vakcinační akce jako takové, tedy svým způsobem odborně vymezené a přesně určené státní očkovací projekty. V České republice probíhá dlouhodobě místo schvalování vakcinačních akcí schvalování akcí na zcela konkrétní vakcíny, a těmto akcím navíc ani Ministerstvo zdravotnictví nedává vůbec žádný odborný obsah, jenom časový interval. Pro vaše srovnání k tomu, co řekl pan ministr: Současné ustanovení říká, že reklama na humánní léčivé přípravky zaměřená na širokou veřejnost v odstavci 3 ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na humánní léčivé přípravky použité v rámci vakcinační akce schválené Ministerstvem zdravotnictví. Kdežto já navrhuji, že ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na vakcinační akce schválené Ministerstvem zdravotnictví, a to je zcela zásadní rozdíl.

Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve druhém čtení jsem předložila pozměňovací návrh, který jednoduše řečeno stanovuje zákaz politických billboardů. Volební výbor jako výbor garanční jej bohužel nedoporučil k přijetí, a to především na základě formálních argumentů. O podstatě návrhu se diskuse bohužel vůbec nevedla. A tak jediné vyjádření k ní je ze druhého čtení, ve kterém návrh označil pan kolega Komárek a pan ministr Mládek za velmi zajímavý a velmi inspirativní. To mi ale nestačí. Ráda bych proto konstatovala, že v případě nepřijetí tohoto pozměňovacího návrhu jej podám jako samostatný návrh zákona, aby zde důkladná debata o charakteru a prostředcích volební kampaně mohla proběhnout. To není vyhrožování, jen předem avizuji tento návrh. Děkuji za pozornost. Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. Nyní v rozpravě ve třetím čtení vystoupí pan poslanec Daniel Korte. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já jsem v úvodním slově pana ministra slyšel popáté polopravdu, že reklama založená na podprahovém vnímání a reklama skrytá, které jsou z tohoto zákona vyškrtnuty, jsou obsaženy jinde. Tím, že to bylo pětkrát, se tato polopravda ještě nestala pravdou.

A já musím konstatovat, že toto vyhrožování podle mě hraničí s trestným činem vydírání a já se vydírat prosím nenechám. Upozorňuji vás, poslance, a opakuji to, protože už jsem vám to jednou řekl: Neskládali jste svůj slib, že budete hlasovat tak, jak chce Evropská komise, ale na své vědomí a svědomí.

Není tomu tak, rozpravu končím. Pan ministr? Ano. Prosím, pane ministře. Chtěl bych říci, že ano, spotřebitelské soutěže mohou být problém, ale to se týká jiných zákonů. My jsme připraveni pracovat na tom, aby se to dostalo do zákona o ochraně spotřebitele, který je otevřen ve Sněmovně a je po prvním čtení. Tuto připomínku beru, ale to nic nemění na stávajícím zákoně. Samozřejmě bude poskytnut výklad, co znamená ta povinnost. Na to máme webové stránky Ministerstva financí.

Já jsem se rozhodně nedopustil žádného vydírání a není to žádné drama o cti a svědomí. Je to o tom, že Česká republika je členskou zemí Evropské unie a probíhá poměrně komplikovaný proces ne sjednocování, leč harmonizace právních řádů členských zemí, a to zejména proto, aby mohl fungovat jednotný trh. Děkuji.

Je to návrh na vrácení do druhého čtení. Protože se nezměnil počet přítomných, tak vás nebudu odhlašovat a v hlasování 52, které jsem zahájil, se ptám, kdo je pro vrácení návrhu do druhého čtení. Kdo je proti vrácení do druhého čtení? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Budeme se tedy zabývat hlasováním o pozměňovacích návrzích. O stanovisko, ač je obecně přednesl i ministr Jan Mládek, budu žádat vždycky pana ministra také. Pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Volební výbor doporučuje následující proceduru. Nejprve hlasovat návrhy A1 až A4 a A6 společně jedním hlasováním, protože spolu věcně souvisí. Já jenom zmíním, že A1 až A7 jsou legislativně technické úpravy. Dále návrh E dohromady to jsou stanoviska E1 až E34, to je návrh pana poslance Korteho, který teď před námi obhajoval. Vrací do regulace reklamy regulaci skryté a podprahové reklamy. Kdyby byl tento návrh přijat, pak je nehlasovatelný návrh B1.4.